Děkuji.

Já jsem řekl, že jsou známy z praxe některé případy.

To musím odmítnout. V tom se asi neshodneme.

Děkuji. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy a nikdo se z místa nehlásí. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, debata mě ve většině případů nepřekvapila, protože už jsme ji vedli opakovaně, já ty argumenty znám. Některé z vás asi nepřesvědčím, přesto se o to znovu pokusím. Začnu panem kolegou Klánem, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

A v tomto případě, pokud by došlo skutečně k té kontrole z důvodu, že ten člověk koupil ve veřejné distribuci nekvalitní palivo, tak by to určitě při té kontrole bylo zohledněno. Jednoznačně. To znamená, že pak by odpovědnost opravdu byla na tom dodávajícím, protože on prodal nekvalitní palivo. Každý kotel má nějaké jasné parametry, co se tam prostě má spalovat, a my jsme to i s Českou obchodní inspekcí řešili. Oni řekli, že tímto způsobem by to bylo řešitelné.

Pane kolego, ty kotlíkové dotace opravdu jsou zaměřené na ty nejhorší kotle.

Už tady pan kolega Zemek, a díky za to, i z té praktické praxe řekl několikrát, že ta varianta, kterou někteří z vás používáte, jako že se tam bude vlamovat nějaké komando s beranidly, je samozřejmě nesmyslná. Kontrola bude probíhat striktně podle zákona o kontrole, podle kontrolního řádu. Takže my se odvoláváme pouze na příslušnou legislativu, jak taková kontrola probíhá. Opakovaně jste zmínil, to znamená určitě víc jak dvakrát já teď skočím k panu kolegovi Kučerovi, vaším prostřednictvím. No, pan kolega Kučera teď přichází, jsem rád. Protože on říkal, že existuje spousta řešení, ale neřekl žádné. Ta věc má jenom takový drobný háček, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že ty plynové přípojky lidé opustili právě proto, že je drahý zemní plyn.

Takže to už jsou tržní mechanismy.

Ale těžko jim můžeme dotovat palivo.

A bohužel ze všech těch debat, včetně zahraničních modelů Polska atd., i Německa , se prostě ukázalo, že jiné důkazy, hodnověrné důkazy spalování odpadů zatím bohužel nejsou. A já nepopírám, že mohou být za několik let, a třeba to opravdu těmi drony nakonec za pár let budeme řešit.

Ke kolegovi Horáčkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Problematika pachů je velmi obtížně řešitelná v celé Evropě právě proto, že pach je parametr, který se objektivně skutečně velmi špatně zajišťuje. My jsme si dělali i svodku zahraničních modelů a musím říct, že zkušenost v České republice mezi lety 2002 až 2006 jasně ukázala, že je to velmi komplikované, aby tam byly nějaké stanovené parametry. Protože ony naprosto neplnily svůj účel. Proto si myslíme, že to zmocnění by především mělo být na krajských úřadech a na vyhlášce. Je to součást nějaké delší diskuse. Návrh, který pan kolega Horáček předložil, je návrh velmi rozsáhlý. Musím říct, že tam chybí celá řada záležitostí, třeba jak bude identifikován ten odpovědný provozovatel, kdo bude hradit měření, zpracování rozptylové studie atd., atd. Takže tohle je určitě debata, která bude vedena dál. My jsme přesvědčeni, že pozměňovacím návrhem A2 dochází ke zpřísnění té vyhlášky a část těch problémů bude řešena. Na pana kolegu Junka myslím reagoval už částečně pan kolega Zemek s tím, že opravdu byrokracii zvýšené náklady to nepřinese, protože ony už tam dneska jsou. Akorát to, že ve finále to šetření prostě jde do ztracena, protože se nedá nijakým způsobem uzavřít. A ta nedotknutelnost ano, je to stálá otázka.

A tak jak tady zaznělo, je tady ústavní právo na příznivé životní prostředí, které jako by nikdo nebral.